Jeho aktuálnost bych chtěl vypíchnout právě v těchto dnech, nebo v těchto týdnech, zejména s ohledem na zdravotnický průmysl, na výzkum a vše, co je s tím spojeno, protože je nepochybné, že právě v těchto sektorech v době nepříznivého hospodářského vývoje se mohou stát důležité klíčové české firmy, společnosti, rovněž předmětem predátorského skupování problematickými investory, a to investory, kterým jde o obsazení nebo získání minimálně vlivu v rámci kritické infrastruktury, nebo strategické infrastruktury, nebo infrastruktury, která je nesmírně důležitá pro chod klíčových tuzemských společností.

Je zřejmé, že motivací některých investic, které mají původ zejména mimo Evropskou unii, nemusí být pouze vytváření ekonomického zisku a komerčního benefitu. Tyto investice mohou sloužit i jako nástroj pro prosazování určitých politických cílů a nemusí být vždy v souladu s našimi národními zájmy.

Zároveň zajistí i otevřenost investičního prostředí, zařadíme se mezi nevyspělejší země. Dovolte proto na závěr zmínit, že tímto zákonem bude implementováno rovněž nařízení Evropské unie. Děkuji za pozornost.

Ano, děkuji. Dámy a pánové, já jenom na doplnění některých slov pana ministra.

Takže jsem velmi rád, že se podařilo přes organizační výbor dostát toho, že tento zákon můžeme dneska v prvním čtení pustit do dalšího, neboť jednak tady máme čas od Evropské komise, což si myslím, ale není ta největší podstata. Největší podstata toho je to, co říkal tady pan ministr, že v období, řekněme, krize může být podstatně větší aktivita jednotlivých investorů, zvlášť právě v oblasti některých strategických záležitostí, které republika bezpochyby potřebuje ochránit. Chtěl bych akorát zdůraznit, že mechanismus prověřování zahraničních investic...

Bude to mít dva režimy.

Takže dva režimy, což dává tu logiku právě pro ochranu i bezpečnosti a obecně veřejnosti jako takové. Takže já bych tím skončil. Jenom chci podotknout, že ten zákon je velmi jasně a srozumitelně napsaný. Mohl bych možná vzpomenout pouze tři věci. Investice jako institut, jako slovo, je poněkud úzký pojem, protože v obsahu toho zákona se to chápe v širších souvislostech.

Děkuji, panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi jenom jeden krátký dotaz.

V podstatě platí to, že prověřování zahraničních investic v současné době český právní řád neupravuje, nemáme to nikde přesně stanoveno.

Prostě se bude monitorovat, můžou se využívat nejrůznější konzultace.